Pokud by reformu doprovázela rozpočtová konsolidace, mohl by mít pro dlouhé období pravdu. Zvýšení zadlužení plynoucí z reformy však bude mít opačný efekt. Příliš krátké časové řady neumožňující jednoznačně prokázat vazbu mezi důchodovou reformou a hospodářským růstem.

Takže základní filozofie. Za prvé může odložit současnou spotřebu a vytvářet soukromé úspory, peněžní depozita, akcie, dluhopisy, stejně jako soukromé penze.

Je chybné, když se debata o zajištění ve stáří neustále soustřeďuje pouze na třetí část.

Státní penze budou v příštích desetiletích klesat ve všech zemích, které zaznamenávají nepříznivý demografický vývoj. Tento poznatek je platný bez ohledu na typ důchodové reformy, kterou země projde.

Ačkoliv je tato změna krokem k větší adresnosti, je otázkou, proč by si lidé měli platit příspěvky do průběžného systému a ne rovnou do soukromých fondů. Průběžný systém by měl zajišťovat solidaritu, dobrovolné spoření naopak zohledňovat příjmy a výkonnost poplatníka.

Obě jsou chybné.

Úplná privatizace, která by znamenala ztrátu jakéhokoliv životního minima garantovaného státem, je stěží představitelná. Není pravděpodobné, že ve střední Evropě či na Západě by byli lidé ochotni provést tak radikální změnu v uvažování.

Role státu se oproti minulému režimu změnila a je třeba přesně ji definovat. Je třeba vytvořit podmínky pro to, aby lidé vlastními silami a přičiněním řešili stále více sociální problémy, situace a události. Na druhé straně stát má zasahovat tam, kde občan vlastními silami, ani silami rodiny nestačí.

Modelem proto zůstává kombinace státního důchodu a soukromého dobrovolného spoření. Tak pojďme se teď zamyslet nad evolučním pojetím.

Prosím, pokračujte v projevu. Tam zazněla zajímavá nabídka. Takový návrh. Provádět důchodovou revoluci je možné jen při změně sociálněpolitických faktorů, které penzijní systém ovlivňují.

Takový návrh je nejen ekonomicky smysluplný, ale dokonce i politicky průchodnější. Průběžné systémy jsou citlivé na změny parametrů. Poměr důchod, mzda, sazby důchodového pojištění a věku pro odchod do důchodu.